Děkuji za slovo. Krátká zmínka k tomu, co se ptal pan předseda Stanjura.

Samozřejmě jsme připraveni dát a není problém dát to ještě dřív aktuální stav přípravy těch staveb, ale tady je to víc za Ministerstvem dopravy.

Samozřejmě rozsah té dokumentace je poměrně velký a je to na kolezích z Ministerstva dopravy a ŘSD.

Ale tam je celá řada staveb, jak se pak ukázalo, v těch pětaosmdesáti, které jsou velmi vzdálené ještě nějaké realizaci z pohledu výkupu pozemků, projektové přípravy atd.

Ale věřte, že ta pracovní skupina, ten tým řešil přesně i tohleto. Protože a to je vlastně i k tomu poslednímu dotazu my to potřebujeme i kapacitně.

A i tyto věci koordinujeme.

Za Ministerstvo životního prostředí mohu říct, že my samozřejmě kapacitně připraveni na to budeme.

Nikoho nevidím, rozpravu končím.